Celková situace v chovu včel v České republice je v posledních letech výrazně dobrá. Dynamika nárůstu počtu včelařů i počtu včelstev je velmi výrazná a dochází v současné době k jakémusi paradoxu, že v určitých oblastech České republiky dochází k takzvanému převčelení, to znamená, je tam více včelstev, než kolik dokáže daná oblast, daná krajina unést, a nese to s sebou zároveň i negativní dopady.

Ano, zaznamenal jsem, že během letošní zimy došlo k větším úhynům včelstev v některých lokalitách.

Ano, velmi se na tom točil jeden nejmenovaný představitel Svazu obchodu a skokového zdražování pardon, ten název je trochu jiný, jenom jsem si takto vypomohl.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Pane ministře, děkuji. Těm včelařům je asi v podstatě jedno, jaké finanční prostředky budou moci čerpat.

Děkuji. Je zájem o doplňující odpověď? Je tomu tak. Prosím, pane ministře. Ano, jsem si toho vědom. Včelaření je krásný koníček, ale je drahý.

Záleží, odkud a od koho se pořídí, nakoupí nový oddělek.

Je to celý soubor opatření, který je potřeba dodržovat, ale samozřejmě jsem si vědom nelehké situace po letošní zimě pro včelaře a budu se tomu nadále intenzivně věnovat jako ministr zemědělství i jako včelař, kterého to baví. Děkuji. Dovolte mi ještě načíst dvě omluvy: omlouvá se pan Síla A nyní už je na řadě pan poslanec Koten, který interpeluje pana ministra Nekulu. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych na vás měl několik dotazů ohledně dovozu ukrajinských potravin, eventuálně ukrajinského obilí.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Nyní má slovo pan ministr Nekula. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Samozřejmě je důležité, aby členské státy si kontrolovaly to, co přichází na území jednotlivých členských států. A jak jsem uvedl i dneska na tiskové konferenci, máme tady Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní veterinární správu.